My se buď budeme smát, nebo budeme brát vážně to, že tato společnost upozorňuje, že pokud nedělá nic, žádný obchod, žádný způsob podnikání, který není nelegální, ale je nějakým způsobem atypický, a to je způsob obchodování společnosti Avon, neznamená to, že je nekorektní.

Myslím, že je správné, abych upozornila, že výrobky společnosti Avon vůbec nepoužívám ani jsem je nikdy nedistribuovala.

Já jsem si nedělala čárky, kolikrát tady padlo vulgární slovo buzerace. Já ho používám jen zřídka. Ti, kteří říkali, že to je špatně, tak ho museli použít. Znamená to pronásledování, znamená to jiný výraz pro šikanu. A já jsem přesvědčená Proto je jeho slovo kromě toho, že je vulgární, naprosto obsahově nepřípadné. Děkuji za slovo. Děkuji. S faktickou poznámkou se hlásí v tom případě pan ministr Babiš se hlásí s faktickou poznámkou.

A budou tam všichni lidé, kteří na tom pracují, i finanční správa, legislativa, bude tam 2030 lidí, a tam vám odpovíme na všechny dotazy. Můžeme to nahrát na kameru, abyste tedy nebyli ochuzeni o ten mediální výstup.

Já nemám problém. Nemáme co skrývat. Děkuji vám. Nyní s přednostním právem pan předseda Kalousek. Děkuji za slovo. Zatím všechno, na co jste vy odpověděl tím nechci vinit celé Ministerstvo financí byly nepravdy a mystifikace, pane ministře financí.

Nicméně ať už tu stránku dohledáte, nebo nikoliv, tak ta studie, ze které jste vycházeli a na základě které nám sem ten svůj zázrak nabízíte, se hemží aritmetickými chybami, a to tak že hodně. Prostě tam někdo neuměl sčítat.

Takže já myslím, že bude ode mě docela fér, když tedy, pane ministře, se chcete bavit v těch věcných a přesných argumentech a dáte sem něco, co nesouhlasí v součtech, tak si myslím, že je docela fér navrhnout Poslanecké sněmovně, aby přerušila tuto mimořádnou schůzi do doby, než Ministerstvo financí opraví hrubé aritmetické chyby a hrubé pravopisné chyby ve své studii, kterou zveřejnilo.

Všechny vás tedy odhlásím a požádám vás, abyste se opětovně přihlásili. Požádám ještě o chvíli trpělivosti, protože poslankyně a poslanci ještě stále přicházejí.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl zamítnut. Já zde eviduji dvě faktické poznámky. Tak bude třetí, dobře, pane předsedo.

Dámy a pánové, já v pokoře respektuji, že si nepřejete opravit tu studii, ze které vyšlo Ministerstvo financí.

Koneckonců na ty má pan ministr jako imigrant právo. Ale prostě ty součty, ty prostě nesedí. Náklady, které vám říkají, nejsou pravdivé. Vám to fakt nevadí?